Včera jsem hovořil o konkrétních výhradách, které zaznívaly při projednávání tohoto materiálu ve státech Evropy, a jak se tyto státy Evropy potažmo s nimi vyrovnaly v rámci svých připomínek a dodatků. Jak se s tím vyrovnala Česká republika? Upozorňuji na to, že prostě tyto státy v této vynikající obchodní příležitosti pro Evropu spatřovaly ohrožení svých vlastních národních zájmů, a proto si tam daly podmínky.

Že si tady tyto podmínky dávají a tvrdě je vyžadují. Je to možná otázka k diskusi, já jsem u toho projednávání nebyl. Ale každopádně při tom projednávání mě napadla jedna věc.

Dvoustranných smluv, vícestranných smluv. A probíhaly absolutně hladce. Tak jako tady mi někdo říká: Protože to oslabí vliv Ruska. Tak potom tedy všichni, co říkají, že to je smlouva o byznysu, nám lžou, protože to je byznys pouze jako, ale je to na oslabení vlivu Ruska.

Ale nesluší se komentovat výroky, které zaznívají na půl úst a bez mikrofonu, jelikož se k nim nedá potom vrátit v rámci záznamu. Tak to také tak činit nebudu.

A já jsem to i na tom výboru říkal, že mě to mrzí, protože si myslím, že jsme si mohli odpustit možná některé nejasnosti.

Ale to, co vzbuzuje největší emoce v rámci té smlouvy, je právě ten systém pozitivní negativní, to už jsem zde včera rozebíral, na to chci upozornit, a to, jak se budou vymáhat investiční spory.

Ale není to pravda. S tím Japonskem to prostě už neudělala. A Japonsko je podstatně významnější partner Evropské unie než Kanada.

Momentálně. Evropa dala zpátečku.

Problém ovšem je, že to, co dodatečně budeme moci, půjde do té komise.

A kdosi tady to zaznělo, legislativa ohledně zbraní, jaké je naše slovo v rámci Evropy?

A touto smlouvou dávají Bruselu obrovskou moc rozhodovat, co kterému členskému státu v rámci jeho ochrany přísluší a co ne.

Mimo jiné, to jmenování je docela zajímavé. Ale to je řekněme právní záležitost, kteří budou rozhodovat. Budou jako zástupní rozhodci v této věci, ale nebudou rozhodovat podle svého vědomí a svědomí a konkrétního případu, který rozhodují, ale podle rozhodnutí a výkladu této smíšené komise. Já jsem si furt myslel, že prostě když už je nějaký nezávislý rozhodce, tak rozhoduje podle svého vědomí a svědomí. A když náhodou ten rozhodce je nějaký, řekněme, ve svém rozhodnutí nepřesvědčivý, tak jednotlivé skupiny, žalovaný, žalobce apod., se obrátí na soud. A takhle by to mělo fungovat. Tady výkladem smlouvy CETA je pověřena ta smíšená komise a jejím rozhodnutím je ten rozhodce, soud, nebo jak to nazvete, povinen se řídit. Čili když mu přijde žaloba nějakého nadnárodního koncernu na stát, že přišel o zisky, anebo že hrozí, že přijde o zisky a teď si můžu vymyslet třeba i tu těžbu lithia a podobných záležitostí tak tato komise rozhodne, jestli je v zájmu České republiky, protože my ten zájem budeme předkládat jako národní parlament, že chceme ochránit, chceme zabránit špatné těžbě, chceme zabránit něčemu, jestli je to o oprávněných zájmech Evropské unie a Kanady, protože tam budou zastoupeny obě dvě skupiny stejně. A rozhodnutí evropského... této komise, bude nadřazeno našim názorům na tuto věc. Čili my ztratíme možnost jako parlament, národní parlament, hájit zájmy na našem území, protože v těchto investičních sporech bude nadřazen výkladový názor této komise dokonce i nad názor toho nezávislého, v uvozovkách, rozhodčího soudu. To je největší problém, který vzbuzuje ty největší emoce. Že se národní státy zbavují jediné možnosti, jak ovlivňovat ekonomiku, hospodářství v těch nadnárodních záležitostech. A to tady vcelku nikdo nevysvětlil a to je jediný argument, který zaznívá. V budoucnu to nějak je řešeno, tady budou oni rozhodovat. Ale až čas ukáže, jak je to doopravdy. A tady toto je k zamyšlení. Já se chci ale dneska zaměřit na věc, která mě osobně trápí, protože jsem si dal docela dost práce nastudovat tuto materii.

Jak vidíte, těch materií je hodně. A dobrat se toho jediného správného je problém.